Ano, také volám po tom, potkat se u společného stolu, protože jinak to být nemůže, a najít vhodné řešení, které bude provedeno i s nezbytným respektem primárně vůči občanům, ale logicky i vůči těm, kteří v těch procesech rozhodovat budou, tak jako rozhodují dnes. A pokud se ten model, jako to bohužel je u současného nového stavebního zákona, vymyká a není přijatelný pro klíčové hráče, tak to samozřejmě je chyba, kterou je potřeba napravit.

Eviduji tři faktické poznámky.

To je naprosto správně. Nevím, co je divného na tom, že to chceme sjednotit. Není vůbec pravda, pane ministře, to, co jste říkal, kolik ušetříme peněz.

Já jsem bedlivě poslouchala. V každém případě tady není žádný spor.

To jsou státní úředníci, kde je ta přenesená působnost, takže když se to bude stavět, tak se to bude stavět na těch úřednících, o kterých jste říkal, že jsou ti správní, protože to umí a pracují dobře.

Budou tady zákony, které už neplatí, a máme se jimi řídit. Budou tady nějaké výklady. Co to je? Ten, kdo je vykladač zákona, to je soud, a ne že si tady uděláme výklad na něco, co bude platit, byť už to dávno neplatí, to, co platí, posuneme retroaktivně. To je to, co mi vadí. Vy na jednu stranu říkáte: Nebudeme takoví, jako byly vlády před námi, to znamená, půjdeme řádným legislativním procesem, vnitřní připomínkové, mezirezortní.

Děkuju. Děkuji vám. Děkuji za slovo. Já se taky pokusím být velmi rychlá. Cílem toho zákona bylo eliminovat všechny hrozby potenciálního zdržení. Není potřeba si tady vysvětlovat systémová podjatost ano nebo ne.

Podjatost jako taková, to znamená, že někdo je něčí soused, zasahuje mu ta stavba do jeho běžného života a ten někdo je úředník, ta bude existovat vždycky.

Takže MMR to nestihlo nebo Ministerstvo dopravy, trvalo to čtyři měsíce, tak jim naložíme ještě víc práce, budou přezkumné, budou odvolací, a pak už vlastně rozhodovat o systémové podjatosti budou roky, protože samozřejmě ani úředníci ministerstva nejsou zastupitelní.

A jenom malou poznámku k panu poslanci Adamcovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je to zastupitel Královéhradeckého kraje, ať si vzpomene v Hradci Králové na Miletu a velké náměstí. Děkuji.

Velmi stručně ke slovům pana místopředsedy Havlíčka.

Ta také zdokumentovala, jaké by byly náklady toho procesu vytváření nového stavebního úřadu ano, někteří lidé přejdou, ale i ty předchozí průzkumy ukázaly, že ochotná byla maximálně část, 40 %. S tím se tedy nový stavební úřad bude tvořit velmi obtížně. A co se týče nákladů vyjádřených Ministerstvem vnitra, ty šly do desítek miliard korun a sekundární dopady, které by například vyvolalo ochromení ve vydávání stavebních povolení, odhadovalo Ministerstvo vnitra na více než 200 miliard korun. To jsou fakta, která tehdy ještě vaše koaliční Ministerstvo vnitra, a tedy ústřední orgán státní správy, vydalo. Když tady paní kolegyně Peštová kritizovala náš návrh skrze legislativní postupy, tak všichni dobře víme, jak bohužel spatřil světlo světa současný diskutovaný nový stavební zákon, který vlastně vycházel z komplexního pozměňovacího návrhu načteného Martinem Kolovratníkem, který rovněž neprošel celým standardním legislativním procesem, přestože znamenal zásadní průlom i do té koncepce původního stavebního zákona.